Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady projednáváme stovky zákonů. Minimálně, nebo možná u poloviny z nich slyšíme: to je špatné, protože jsou tam výjimky, to je špatné, protože jsou tam výjimky. Tento zákon je těmito výjimkami přímo nabitý. Proto já osobně nemohu s tímto návrhem zákona souhlasit a nemohu ho podpořit. Přesně jak zde bylo řečeno: buď všichni, nebo nikdo. Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Hájek. Máte slovo. Ale proč ne.

A když se vrátíme k těm státním podnikům, tak budeme mít jeden pivovar v České republice, který bude zveřejňovat. A co ty ostatní? Vy jste přece byli vehementně pro, aby tam byly státní podniky.

Tak co s obchodním tajemstvím u těch soukromých korporací, jak máte strach, že by se všechno zveřejnilo? Já nebudu používat stejně absurdní příklady. Vracím se k Rekonstrukci státu.

Děkuji.

Budu stručný. Musím zareagovat na slova milého Františka, který nám tady všem sdělil, že největším půjčovatelem peněz hnutí ANO je pan Babiš. Mně to nevadí, mně to podstatně více nevadí než ten fakt, že největším sponzorem TOP 09 byl pan Bakala!

Františku, to ti nevadí? Děkuji. Nyní pan poslanec Komárek, připraví se pan poslanec Zahradník s faktickou poznámkou. Máte slovo. Dámy a pánové, mám prosbu. Po dlouhých měsících a letech schvalujeme zákon, na který veřejnost netrpělivě čeká a který je určitě potřebný, pro který se určitě shodne i část koalice i část opozice. Prosím vás, nezískávejme teď politické body touto debatou, stejně je nezískáme. Získáme je jedině tím, když tento zákon odhlasujeme. Moc prosím všechny: hlasujme! Děkuji. Nyní pan poslanec Zahradník a po něm pan místopředseda Filip s faktickou poznámkou. Máte slovo.

Děkuji. Nyní pan místopředseda Filip. Prosím. Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové.

To, že ji dále vedeme ukazuje, že tento zákon nelze schválit v podobě, jak jsme schválili pozměňovací návrhy.

Tato debata sem nepatří , patří zpátky do druhého čtení, zpátky do výborů, protože tohle není možné! Prosím vás, držme se toho, co v této Sněmovně máme udělat poctivě odpracovat zákon, který může platit, nikoliv poškozovat občany České republiky! Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, musím o něm dát hlasovat bez rozpravy. V tom případě přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení. V tom případě vás všechny odhlásím...

Konzultoval jsem návrh s panem místopředsedou Filipem. Dohodli jsme se, že návrh na vrácení do druhého čtení bude následovat po ukončení rozpravy, tak abychom respektovali jednací řád.

Rušíte, děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Fiedler. Máte slovo Dobrý den, děkuji za slovo.

Protože dělyli se nekalosti, byli potřeba dva.